Podpora obnovitelných zdrojů je nastavená v národní legislativě, primárně tedy v zákonu o podporovaných zdrojích a v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie. My jsme předložili novelu zákona o podporovaných zdrojích a předložili jsme i ten Národní klimatickoenergetický plán.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni.

Prosím, máte slovo. Pěkné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom reagoval na paní ministryni.

A dovolím si možná jednu poznámku.

Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Já bych ji chtěl opravit. Není to pravda. Když se podíváte na tempa růstu evropských ekonomik, tak ta jsou v porovnání s ostatními ekonomickými centry jedna z nejnižších. Je to dáno jejich velkou přeregulovaností, mě to mrzí, ale i tím, že podle mého názoru se z boje proti klimatické změně stalo náboženství a dneska ty návrhy, které přicházejí, jsou už iracionální a ohrožují prosperitu Evropské unie. A ohrožují i prosperitu České republiky, protože Česká republika má jeden z největších podílů průmyslu na ekonomice jako takové, a pokud my budeme následovat ta iracionální opatření, tak to samozřejmě bude mít velmi dramatický dopad na náš ekonomický růst a na zaměstnanost. A bude to mít dopad i na peněženky našich občanů, protože když se podíváme, co se děje v automobilovém průmyslu, kde ty normy na přísnější imise jdou už dávno za hranici fyzikálních zákonů, tak to znamená jediné: dramatické zdražování automobilů pro normální občany.

Chránit životní prostřední je samozřejmě velmi konzervativní hodnota.

Dělejme skutečně racionální věci, kterými životnímu prostředí pomůžeme.

Protože životní prostředí se zlepšuje v zemích, kterým se ekonomicky daří. Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. To si nechám na vystoupení, ke kterému jsem přihlášen.

Takže Sněmovna v tuto chvíli má vlastně platné stanovisko, které je vlastně převzato jako stanovisko výboru pro evropské záležitosti.

Děkuji, pane poslanče, a s další faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kopřiva.